Pane poslanče, než vám dám slovo, ještě požádám sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím debaty, které se netýkají tisku 204, v předsálí. Slovo má pan poslanec Vlastimil Válek. Děkuji, pane předsedající. Tak abych pokračoval. To, co mě trápí, je technické řešení.

A musím říct, že mě odpověď překvapila. Ta odpověď mě překvapila opravdu hodně, protože odpověď byla: Žádné. Tak jsem se snažil zjistit, jak to, že žádné, a pak se vysvětlila ta odpověď, protože ajťáci pokračovali: My nevíme vůbec, jak ten program bude vypadat. My neznáme technické řešení, tím pádem vůbec netušíme, jestli půjde implementovat, a tím pádem vůbec netušíme, jestli jsou nějaké technické důvody, proč by s tím měly být nebo neměly být problémy. A to je ten hlavní důvod, to je ta hlavní příčina, proč velmi pléduji za to, abychom první spustili, vyzkoušeli pilotní projekt v nemocnicích, vybrali různé typy nemocnic, zkusili, zda navrhované technické řešení bude fungovat, což by se stalo, kdyby všechno procházelo řádným připomínkovým řízením, a pevně věřím, že Ministerstvo zdravotnictví by v takovémto případě jasně tento návrh položilo na stůl, a že zdravotní výbor by Ministerstvo zdravotnictví do tohoto tlačil, a pak ano, spusťme elektronickou neschopenku.

Ale to je nesmysl! Já jsem jeden z poslanců, který přijímá zákony, které mají sloužit ku prospěchu našich občanů. A neschopenka je něco, co vystavujeme občanovi, který je nemocný, který je v těžké situaci, který není zdravý, který chce co nejrychleji ulehnout a léčit se, a jakákoliv komplikace tohoto procesu spojená s nedokonalým, špatně promyšleným a naplánovaným technickým řešením je naprostá asociální nezodpovědnost!

Podívejme se na to, aby to řešení bylo opravdu dokonalé, abychom se za něj nemuseli stydět my všichni poslanci, kteří o tomto návrhu budeme hlasovat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, znovu tedy k materiálu, který se týká eNeschopenky. Dovolte ještě pár slov i ode mě. Chci navázat na debatu, která tady proběhla, taková krátká výměna názorů mezi předsedou našeho poslaneckého klubu panem Kalouskem a paní ministryní, do které se pak ještě zapojil i pan poslanec Sklenák.

Stačí si ji přečíst a zjistíte, co je hlavním problémem toho návrhu, proč to tak kritizujeme a proč i ten řekněme styl, který zvolila paní ministryně, považujeme za skutečně nevhodný, arogantní a nemístný. Já jsem v tomto směru už na to upozorňovala samozřejmě v prvním čtení a řešili jsme velice pečlivě tento návrh také ve výborech, ale máme tady vlastně třetí čtení, dostává se konečně k hlasování pozměňovacích návrhů a my zažíváme určité déja vu, a totiž to, že vlastně to, co je kritizováno právě v té důvodové zprávě, která sama odkazuje na to, že původní koncept eNeschopenek byl přijat nekoncepčně bez toho, aby přišel řádným legislativním procesem, připomínkovým řízením, aby byla zpracována RIA, prošel prostě jenom pozměňovacím návrhem, následně tedy je to kritizováno a je to nutné napravit, tak my vlastně dnes jsme tady svědky toho, že opět jsou předkládány významně řekněme komplexní pozměňovacími návrhy, významně měnící celou podstatu toho návrhu jako takového, a opět dochází k tomu samému, co je v tom samotném návrhu v důvodové zprávě kritizováno.